Ještě chvilku počkám, aby se měli šanci přihlásit všichni.

Myslím, že počet přihlášených se ustálil.

Kdo je proti? V hlasování číslo 33 bylo přihlášeno 155 poslanců, pro hlasovalo 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Já jsem tady žádné obstrukce dneska neviděl. Koneckonců, toto hlasování dokazuje, kdo tady chce být a kdo chce pracovat. Já myslím, že všichni chceme ulevit občanům České republiky, snížit daně, to je výjimečná záležitost, kterou já osobně bych si nenechal ujít. A jsem přesvědčen, že obě dvě strany, jak koalice, tak opozice, si vysvětlují, jaká varianta snížení daní, jaká varianta snížení cen pohonných hmot by byla pro Českou republiku nejlepší. Koneckonců tady velmi výrazně hovořil i pan ministr a je to dobře, protože je vidět, že opozice i koalice na to má jiný názor.

Takže ohrazuji se proti tomu, vymezuji se proti tomu, je to diskuse. Je to diskuse o tom, která varianta je lepší. A myslím si, že k tomu Poslanecká sněmovna je a je to správně.

Já jsem mezitím vychladla, co tady byly ty faktické poznámky, ale to nevadí.

Taky ještě připomeňte prosím, a nezapomínejme na to, že je tam další graf, který potvrzuje šesté nejnižší zadlužení v rámci Evropské unie.

A já dokonce možná nevím teď, teď fakt nechci to tvrdit se stoprocentní jistotou jestli to za mnou byli jenom ústně konzultovat, nebo jestli jsem dokonce podepsala i příslušný referátník, netuším. Ale ano, přišli s tímto doporučením a já jsem na něj dala.

Takže nevím, za koho bych se schovávala nebo neschovávala, ale rozhodnutí to bylo samozřejmě moje.

Z toho vás určitě nepodezírám.

Za dva roky jsme pod průměrem.

Takže to bych jenom na upřesnění, aby tady něco takového nezaznělo.